A je to krok, který považujeme za naprosto, naprosto zbytečný. Tedy krok, kde se jasně ukazuje, že ideologie vítězí nad zdravým selským rozumem. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Můj dotaz a v zásadě ten názor na to je stále totožný, konzistentní.

První, jestli to něco přinese státnímu rozpočtu.

Jenom víme, to jsme se dozvěděli na té konferenci, kterou jsem spolupořádal, že stojí ten systém 80 až 100 milionů korun. Ale každá částka toho výnosu je násobně vyšší než ten náklad. Takže státnímu rozpočtu to nepřinese nic.

A tady bych chtěl ctěným kolegům znovu opakovaně připomenout, že ti samotní podnikatelé, kterým vy chcete pomáhat, tak oni to nechtějí. Oni si na to zvykli, jim to nevadí, oni jsou v tom dobrovolně.

Jinými slovy, státnímu rozpočtu to nic nepřinese v době, kdy naopak vy potřebujete něco s tím státním rozpočtem udělat.

To znamená, že státnímu rozpočtu to nic nepřinese, přesto tomu věnujete tolik energie.

Ale to se nestalo.

Takhle to je a to jste si tam mohli v přímém přenosu poslechnout.

Ten stav není neměnný.

To znamená, v době, kdy je potřeba něco řešit se státním rozpočtem, to státnímu rozpočtu nepřináší, naopak ubližuje. To znamená, já tam nevidím ty benefity, které to má přinést a které ospravedlňují tu energii, kterou tady tomu věnujeme. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji a s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Skopeček. Máte slovo. Děkuju pěkně. Začnu podobně jako kolega Nacher, který říkal, že je konzistentní. Já jsem v tématu EET konzistentní celou řadu let a vystupoval jsem a bojoval jsem proti schválení EET v minulém volebním období a ta konzistence je i na naší straně dlouholetá.